Není tomu tak. Otevírám rozpravu. Mám zatím jednu přihlášku, a to pana poslance Okamury. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy a pánové, na programu máme novelu volebního zákona. Zásadní navrženou změnou je zavedení volebního práva v komunálních volbách pro občany zemí Evropské unie s přechodným pobytem v České republice. Tuto úpravu totiž požaduje Smlouva o fungování Evropské unie a tato Poslanecká sněmovna se pouze tváří, že bude o něčem rozhodovat. Evropská unie to tak chce a vy budete poslušně rozhodovat o bezprecedentní ztrátě základního znaku suverenity politického rozhodování v této zemi. Probíhá destrukce českého státu jako suveréna politického rozhodování na vlastním území. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, v žádném případě tento zákon nepodpoří. Dovolím si malý příměr z historie. Nedovedu si ani představit, že by tehdejší Sovětský svaz žádal volební právo pro své dočasně umístěné občany na území Československa.

V tom druhém případě mám na mysli především poslance ČSSD. Vážené dámy a pánové, jsme dnes v situaci, kdy nás přeměňují v administrativní jednotku řízenou z Bruselu. Většina z vás rezignovala a namlouváte si, že to je nezbytné. Ale zeptejte se našich občanů, jestli chtějí ve svých obcích dát volební právo přechodně pobývajícím cizincům ze zemí Evropské unie. Odpověď bude jednoznačná. Naši lidé nejsou nepřátelští, jen chtějí zachovat své právo rozhodovat o svém domově. Kdo někde přechodně žije, je pouze host. Občané nechtějí změnit své obce v multikulturní tábory, kde se budou bát udělat vánoční trhy.

Tuto budoucnost dnes pomáháte připravit. Není to nevyhnutelné. Hlasujme všichni proti. Po brexitu přijdou další změny, kdy národy Evropy budou bránit svá práva, především právo, aby každý rozhodoval ve své zemi. Dnes je nutné hájit zájmy této země a jejích občanů. Poslanci našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, budou hlasovat proti této úpravě zákona, a pokud bude dnes schválena, tak ji, doufám, po volbách zrušíme. O tom nepochybuji. Dnešní jednání jasně ukazuje, že svoboda naší země a současná podoba evropské integrace je neslučitelná.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na slova svého předřečníka pana poslance Okamury, kdy tady říkal, kdo tady má většinu. Tak my jsme opoziční strana. Za prvé, my nesouhlasíme se zavedením tohoto volebního práva pro občany s přechodným pobytem.

Takhle stručně a jednoduše. Teď pan zpravodaj a po něm pan poslanec Plíšek. Dobrý den. Dámy a pánové, myslel jsem si, že budu mít ulehčenou roli, protože přečtu pouze proceduru, která je velmi jednoduchá, nicméně než se nám ta debata rozjede, tak bych chtěl konstatovat a možná je to mou chybou, že jsem tak neučinil na začátku , jaké pozměňovací návrhy přijal ústavněprávní výbor. Protože pokud budou podpořeny tyto pozměňovací návrhy, které výbor na můj návrh navrhl a podpořil, pak si myslím, že je debata celkem zbytečná. My jsme přijali čtyři pozměňovací návrhy.

To znamená, bylo by to patnáctým dnem od vyhlášení, tak, aby ten zákon byl co nejdříve účinný. Ta věc, o které se tady hovoří, je přechodný pobyt. Byla tady velká debata už v prvním čtení o tom, jestli umožnit, nebo neumožnit na základě nikoliv rozhodnutí Ministerstva vnitra, ale na základě toho, že Ministerstvo vnitra promítlo jeden rozsudek Krajského soudu v Brně o tom, že se umožní volit cizincům, kteří jsou občany Evropské unie, v našich komunálních volbách, i pokud mají přechodný pobyt.